Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Izvolite. Zahvaljujem. Iskoristio bih samo ovu priliku s obzirom da je navedeno u obrazloženju ovoga zakona kako je potreba za određenim stupnjem liberalizacije uvjeta poslovanja javnih ustanova kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe.

U ime Kluba zastupnika HDS-HSLS-HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg. Izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnikom. Vi ste državni tajniče u svom uvodnom obrazloženju spominjali imenovanja ravnatelja ustanova po posebnim zakonima i ja danas ovdje želim ustvari ukazati na probleme koji se događaju na lokanim razinama, upravo o upravljanju i upravo o odgovornosti onih koji bi trebali upravljati javnim ustanovama. Imamo dojam da mnoge stvari prolaze ispod radara, da nema dovoljne kontrole, da nema mjera koje bi sprečavale neupravljanje ustanovama i mjerama koje bi sankcionirale možebitne vrlo teške posljedice kada se nešto događa u skladu sa zakonom i što nije u krajnjem slučaju dobro, što je štetno za građane koji u nekoj lokalnoj sredini žive. Mi danas imamo situaciju, evo malo prije je u ime kluba SDP-a govorio kolega pa je spočitavao raznorazne propuste po njegovom stranačkih ustvari nekih drugih stranaka. Ja ću ovdje vrlo konkretno ovdje u ovoj raspravi o izmjenama Zakona o ustanovama govoriti o konkretnim problemima jedne lokalne samouprave gdje je na vlasti SDP o gradu Križevcima u kojem je na vlasti SDP. Dakle tri mjeseca u gradu Križevcima dječji vrtić sa 250 djece nema ravnatelja ili ravnateljice, tri mjeseca je javna ustanova bez ravnatelja, kažem u gradu gdje je na vlasti SDP. Preko dva mjeseca javno vatrogasna postrojba kao gradska ustanova nema ni zapovjednika ni zamjenika, nema odgovorne osobe u gradu gdje je na vlasti SDP. Postavljam pitanje, zašto to nitko ne kontrolira, što se poduzima? Radi se o dvije ustanove, jednoj u kojoj su smještena djeca predškolske dobi i drugoj koja treba brinuti o zaštiti života građana i njihove materijalne imovine. Ništa se ne događa. Svi to znaju, sve je uredu, ali nema nikakvih poteza. I onda postavljam pitanje, što je sa odgovornim osobama u lokalnoj samoupravi? Da li oni imaju kakvu odgovornost u tom dijelu? Da li će netko potegnuti neko pitanje da se vidi tko je odgovorna osoba zbog koje javna ustanova ne funkcionira ili ćemo čekati da se to samo po sebi riješi kroz koji mjesec dok netko nekoga namjesti, dok se pronađe netko tko mora biti tamo ili ne dao Bog da se dogodi nekakvo zlo onda će se to krenuti rješavati. Takvih sigurno situacija i problem ima još u Hrvatskoj.

Mi imamo slučaj da lokalni čelnik kaže kod imenovanja upravnog vijeća JVP ne trebam ja tu ljude koji nešto znaju o tome, ja trebam ljude koji slušaju ono što ću ja reći i tako ih postavlja upravno vijeće, pa onda postavljam pitanje da li je Zakon o ustanovama doskočio takvim ludim izjavama, al ne izjavama nego potezima, pa da se spriječe tako, da se tim posebnim zakonima, da se ovim temeljnim zakonom praktički definira da posebnim zakonima mora bit nešto decidirano jasno navedeno, pogotovo u ustanovama koje brinu o djeci i koje brinu o sigurnosti građana i zaštiti njihove imovine. Mi ćemo podržati ove izmjene zakona, al evo iskoristio sam priliku da ukažem na nelogičnosti i ludosti i nebuloze koje se događaju, kažem u gradu gdje je na vlasti SDP, da ne bi sad bilo ovako tko je gdje, koja je stranka je ovdje, koja je ondje, eto ovo je konkretan slučaj. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Stipo Šapina, izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice saborske zastupnice i kolege zastupnici, kao što je u uvodnom obrazloženju predlagatelj pojasnio, danas je pred nama u proceduri Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama kojim se definira ocjena stanja, osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim zakonom, te posljedice koje će donošenjem ovog zakona proisteći na osnovu toga. Na temelju Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, a koji je u HS predložila Vlada RH aktom od 7. studenog 2019.g. vidljivo je da ovaj konačni prijedlog zakona sadrži temeljne izmjene koje su bile nužne. Obzirom da je izvorni tekst Zakona o ustanovama donesen još 1993.g. i da od tada je doživio tek 3 neznatne izmjene i to 1997., 1999. i 2008.g. Postojeći Zakon o ustanovama sadrži niz zastarjelih i neusklađenih odredbi koje su suvišne obzirom da se već detaljno uređene drugim zakonima. Posebni pravni režim javne ustanove dolazi do izražaja osobito u činjenici što javna ustanova može dobiti javne ovlasti, te zakonodavac u čl. 44. ovog konačnog prijedloga zakona upravo definira kako se ona i osniva. U tom slučaju kada je ustanova osnovana kao javna, njezin je statut, njezin se status bitno razlikuje od onog što imenuje druge, što imaju druge ustanove, javna ustanova mora prije svega obavljati i javne ovlasti samo pod uvjetom i na način u postupku koji je određen zakonom. Osim toga javnopravna tijela su uvijek osnivači javnih ustanova. Kao primjer navodimo čl. 74. Zakona o cestama koji propisuje koje to javne ovlasti obavlja pravna osoba koja upravlja javnom cestom, dakle vezano za javne ovlasti pravnih osoba, one ovise isključivo o posebnim zakonima i drugim propisima donesene na temelju tih zakona. Pored spomenutog, ovim Konačnim prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama otvara se mogućnost da javne ustanove koje obavljaju javnu službu sukladno posebnom zakonu, a čiji je osnivač druga pravna ili fizička osoba ostvaruju dobit, upotrijebe i na druge načine, uz to u odgovarajuću primjenu propisa u trgovačkim društvima temeljem odluke osnivača, a u skladu sa aktom osnivanja i statutom ustanove. Ovdje kao primjer možemo spomenuti vrtić čiji osnivač nisu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili RH, a osnovane su u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. U odnosu na prvo čitanje predloženog zakona, a na sjednici održanoj 10. srpnja 2019.g., a nakon rasprave zastupnika, izvršena je dorada čl. 42. kojim se mijenja čl. 57. Zakona o ustanovama na način da se iz st. 3. sada jasno iščitava iznimka predviđena tom odredbom, te da se ona može primijeniti na ustanove kojima su osnivači javnopravna tijela. Dalje treba spomenuti izmjenu čl. 11. postojećeg Zakona o ustanovama koji izmjenom dobiva pravu formu iz koje je jasno da osobe koje se zapošljavaju u ustanovama ne stupaju na službu odnosno zaposlenje ustanova ne dobivaju rješenje o rasporedu, već sa ustanovom kao poslodavcem zasnivaju radni odnos i sklapaju Ugovor o radu, te se na zaposlene u ustanovama primjenjuju Opći propisi o radu odnosno Zakon o radu, za razliku od zaposlenih u državnoj službi odnosno u jedinicama lokalne i regionalne samouprave na koje se primjenjuje Zakon o državnim službenicima i namještenicima odnosno Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U ovom spomenutom članku bilo bi dobro možda još to naglašavam doraditi da ga, na način da se propiše kako je zaposleni u javnim ustanovama koji vodi postupak ili rješavaju u upravnim stvarima sukladno posebnom propisu obaveza polaganja državnog stručnog ispita temeljem ovo, za ovo, temelj za ovo tj. za ovu doradu vidimo u čl. 23. Zakona o općem upravnom postupku koji jasno definira službenu osobu obzirom da se javne ustanove prema spomenutom zakonu tretiraju kao pravne osobe sa javnim ovlastima, Zakona o ustanovama bi trebao propisivati polaganje državnog ispita, također spomenutu dopunu bilo bi dobro napraviti zbog izmjene postojećeg čl. 10. Zakona o ustanovama koji sada taksativno javnoj ustanovi povjerava poslove državne uprave u jednom ili više upravnih područja odnosno poslova iz djelokruga jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novina ovog konačnog Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama je da i u članku 35. iza stavke 2. se dodaje stavak 3. kojim se točno određuje tko imenuje predstavnike osnivača upravnog vijeća ustanova i to na način da ukoliko je osnivač ustanove RH to čini Vlada RH, ukoliko je osnivač jedinica lokalne ili regionalne samouprave općina, grad ili županija to čini izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelo pravne osobe je određeno aktom o osnivanju ustanove za ustanove kojima je osnivač druga pravna osoba ili fizička ili druga osoba određena aktom o osnivanju za ustanove kojima je osnivač fizička osoba. Također izmjenom članka 6. zakona javne ustanove mogu se osnovati i za obavljanje poslova državne uprave u skladu sa zakonima koje uređuje sustav državne uprave i posebnim zakonima, a upravno vijeće ili drugo kolegijalno tijelo spomenute ustanove može se ovlastiti za donošenje provedbenih propisa. Nove odredbe Zakona o ustanovama predložene u Konačnom prijedlogu Zakona o ustanovama predviđaju objavu natječaja za imenovanje ravnatelja na mrežnim stranicama ustanove, objavu akata o osnivanju statuta i drugih općih akata na web stranicama ustanove na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Ustanova je prema odredbama novog Zakona o ustanovama na svojim mrežnim stranicama će objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluge i obavljanje poslova iz svoje djelatnosti. Naglasak u ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama daje se na pitanja kao što su način osnivanja, ovlasti upravnih vijeća i drugih … tijela, odgovornost za zakonito i pravilno obavljanje poslova i način raspolaganja o ostvarenoj dobiti javnih ustanova koji je jedini osnivač RH, a temeljem posebnog zakona ili isključivo obavljaju povjerene poslove državne uprave u cijelosti i u skladu sa novim Zakonom o sustavu državne uprave.

Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Ovim prijedlogom Zakona o ustanovama u biti to su nomotehničke izmjene, način tko imenuje, na koji način imenuje i to je to. Međutim, činjenica je u stvarnosti sasvim drugačija, ja mislim da bi o tome trebalo progovoriti i tu bi tribao zakonodavac raditi na tome jednostavno u RH u ovim ustanovama da postanete ravnatelj, a da nemate stranačku iskaznicu je ravno gotovo nevjerojatno. Ja mogu spomenuti sada ovdje još jednom slučaj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koji je u biti od kada postoji županija uništio najbitnije zdravstvene usluge na području Splitsko-dalmatinske županije. To je najveća županija, liječnici odlaze jer … specijalizacije, ali se ti ravnatelji imenuju i to je potvrdio dr. Nasić Ivan u onoj snimci koja je izašla u medijima gdje tvrdi da bez premijera Plenkovića ne da se neće imenovati ravnatelj nego da se za portira zaposliti u toj ustanovi doma zdravlja ne može bez njegovog odobrenja. I ne samo to, druga stvar je vrlo bitna šta je činjenica da kao što je Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije gdje je bio Dragomir Petica da je gospodin Rađa u biti njegov savjetnik postao ravnatelj, a sada je Petrica njegov savjetnik bez obzira šta niko ne snosi odgovornost za loše stanje zbog zdravstvenih usluga. Tako da na županijskoj i lokalnoj razini, a kada govorimo o županijskoj razini onda u tim ustanovama nitko stvarno doslovno ne može bez stranačke iskaznice doći blizu. Tako je imenovanju u školama, što se tiče imenovanja ravnatelja 99,9, tu ima možda iznimka koje potvrđuju pravilo jer sa stranačkim iskaznicama, ja sam maloprije spomenuo i u mome gradu Sinju, jednostavno ljudi koji su najaktivniji u strankama i visokopozicionirani pa čak koji nemaju veze s prosvjetom nego su naknadno nešto rješavali postaju ravnatelji i škola. A što se tiče domova zdravlja to je apsolutno rasulo je to je ključni problem. Evo pošto ja često govorim o domu zdravlju, pošto je moj kraj Cetinski kraj i Splitsko-dalmatinska županija ostala bez brojnih zdravstvenih usluga, da vam to opišem na koji način funkcionira to je više nego sramotno.

Ali tako je na lokalnim razinama u dječjim vrtićima, evo samo u ovom kraju koliko ima problema sa imenovanjima ravnatelja, sa ponižavanjem djelatnica, djelatnika, teta prema tome jednostavno funkcioniranje osnivača u RH isključivo po stranačkoj iskaznici se zapošljava i imenuje ravnatelje i sve ostalo ispod je po tom ključu. I to je činjenica, od škola do domova zdravlja. I zato ja pozivam s ovoga mjesta da svi ljudi koji, da se uključe i da se bore i da ostanu na ovome području, da se zbog stranačkih iskaznica i zapošljavanja onih koji nemaju stranačku iskaznicu da ne odlaze vanka nego da se bore na razno razne načine jer ako išta odgovara ovome sustavu i sistemu je da ti ljudi odlaze. Njima je bitno da oni ostaju koji su tu zaposleni po političkome ključu sa stranačkom iskaznicom u ustanovama, ma slično je i u, to vam je primjer kao u nacionalnom parku, on nije ustanova ali je sličan primjer pa evo ja ga mogu usporediti. Vi znate kod imenovanja ravnatelja u, Nacionalni park Krka, premda on nije vezan s ovim ali je sličan, samo radi usporedbe da napravim, bilo je više kandidata ali dvije kandidatkinje su ušle u uži izbor.

Ja mislim da ovaj način upravljanja ustanovama je strašno loš. Izražava ogromno nezadovoljstvo jer tu ne dolaze stručni ljudi nego dolaze podobni kadrovi politički imenovani i jednostavno cijeli sustav se zbog toga urušava i u zdravstvu i u obrazovanju a poglavito, ovdje ja napominjem zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije, moje Dalmatinske zagore koje se urušilo doslovno do te crte da nemamo više liječnika, kao što sam rekao nemamo pedijatara. Na 3,5 tisuće djece u jednom trenutku je bio samo jedan pedijatar. I ako imaju sreće da se upišu onda izvrši se pregled u tih 6 mjeseci ako ne onda opet čekaju. Neke su u redovima čekale doslovno, doslovno, brojne su vjerojatno i umrle da im nije ni otkriven tumor dojke. Prema tome, smatram da ovdje trebamo ozbiljno pristupiti ovome. Liječnici nam odlaze, prosvjetni radnici nam odlaze, svi kvalitetni ljudi nam odlaze isključivo zbog toga što se u ustanovama imenuje po stranačkom ključu. Isključivo i samo zbog toga. I naravno kad dođe u taj Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ravnatelj da je on dužan onda zaposliti HDZ-ovih 20, ... [[Govornik se ne razumije.]] 10 pravnika, 15 administrativnih radnika a najmanje se ulaže u ono što je potrebno a to je potrebno u liječnike, u medicinske sestre. Čak sam i davao ovdje amandman i čak i u županiji sam o tome govorio, znači nedostatak medicinskog osoblja, medicinskih tehničara, medicinskih sestara, znači imamo jedan ogroman problem, ogroman problem u ustanovama, u bolnicama, neću ni govoriti, imamo problem evo Splitske bolnice gdje jednostavno ne može se bez stranačke iskaznice doći na čelno mjesto. I zbog toga se događa da Splitska bolnica druga po značaju u RH 500 tisuća ljudi ima Splitsko-dalmatinska županija. Znamo da je Zaleđe dijelovi Hercegovine, Livanjski kraj, Tomislavgrad, Hercegovina, svi dolaze na ta područja u turističkoj sezoni, u Splitu bude turista barem onoliko koliko ima stanovnika u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Imamo problem i naravno da ja sam dao 10 milijuna za uređaje i opremanje, dao sam, nemamo parkirnih mjesta, naravno da ovdje nitko nije htio dignuti ruku za bolnicu splitsku.

Također kad govorim o tim ustanovama i o zdravstvu onda je problem i što se događa zbog ovoga imenovanja i ovakvog načina. Vi danas imate, na Hvaru nemate laboratorij. I ljudi kad obave tu uslugu u Hvaru nema liječnika oni moraju u Split slati svoju krv ili ne znam sve što treba. Ili iz Makarske 120km u Kaštele se šalje.

Međutim, gdje je gospodarski rast? Zbog ovakvog načina imenovanja ravnatelja a kasnije zbog koalicijskih i stranačkih podmirenja u ustanovama nestručnih ljudi, u biti su stručni otišli vanka i zato imamo 5% BDP-a od uplata iz znači inozemstva. I to je znači rezultat, to je posljedica a uzrok je ovaj način imenovanja ravnatelja, političkih podobnih i to tako nažalost većinom. Ja sam rekao primjer Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije ili većinom imenovanja ravnatelja u škole. A Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je uništen koji je bio organiziran dobro, koji je bio dobro organiziran i imali smo zdravstvene usluge relativno pokrivene a danas nemamo. I sada se oni 10 godina nisu raspisivali specijalizacije ti ravnatelji i sad nemamo liječnike e sad ćemo mi raspisati 60 specijalizacija. Prema tome, ovdje je bilo najmanje općega dobra i to je rezultat. Evo, rezultat je da su nam najkvalitetniji ljudi otišli i to je rezultat gospodarskog rasta što ti ljudi sad šalju novac svojim obiteljima, najkvalitetniji liječnici, najkvalitetniji, svi koji su otišli, medicinsko osoblje, medicinske sestre, njegovateljice, profesori, taj novac šalju svojim obiteljima i zato imamo gospodarski rast. U isto vrijeme kada 130 000 imamo Vlada je odobrila zahtjeva za stranom radnom snagom, mi smo ispraznili 2/3 Hrvatske i to je ključni problem. Mi saborski zastupnici o tome trebamo govoriti a od potkusurivanju, da li je bitno u biti, bitno je onima koji su na vlasti da ti njihovi ostaju koji su tamo i u biti su županije, njihove ustanove su nukleusi stranačke vojske, stranačke vojske i zbog toga stvarno treba, ja kad sam se kandidirao za župana, ja da sam i bio izabran za župana, ja bi bio zadnji župan i vjerujem da će doći jednoga trenutka, vidjet će se da su županije ogroman problem u decentralizaciji RH, da su oni kočnica razvoja RH jer sve ustanove i sav novac koji ide prema županijama, decentralizirana sredstva prema županijama i tim ravnateljima je usko stranačko stranački se upotrebljava. Isključivo usko stranačko. Najmanje za dobrobit zdravstva, obrazovanja, djece, profesora, zdravstvenih djelatnika, u tome treba tražiti rješenja. I zato se mi zastupnici moramo izboriti, da svaka kuna decentraliziranih sredstava dođe na svoje mjesto, dođe u najnerazvijenije krajeve a ne da načelnik ili gradonačelnik neke općine na ruralnom području, na marginama da mora bit ako nije dobar sa županom neće dobiti uopće novac ili od doma zdravlja neće dobiti nikakve usluge. To je činjenica.

Još ste im dali nagradu sada, državni ured, upravu, iako nemaju mjesta u županijama. Pa ljudi doslovno koliko ih ima u županijama, doslovno draga moja gospodo, doslovno nemaju gdje sjediti.

Dakle, vrlo kratko, uvodno iako moram se samo osvrnuti na kolegu Bulja, uvijek govorimo o javnim službama, ovlastima, ustanovama pa onda dođemo do tih županija koje su u jednu ruku ako sam ja dobro shvatio besmislene a u drugu imaju nepotrebno, jel tako, a druge imaju neke faraonske opet ovlasti pa onda sad to jedno s drugim nije da se odlučimo šta zapravo time mislimo reći no kad govorimo o ustanovama, mi moramo znati da je to zapravo onako jedna inicijalna namijenjeno kao temeljni oblik za obavljanje negospodarskih javnih službi u RH, dakle to je ajmo reći jedan poseban oblik, organizacijski oblik za obavljanje upravo općih korisnih ciljeva itd. Znači cilj je ovdje bitan. Mi razlikujemo ustanove i javne ustanove danas. dakle, apsolutno mi ovdje govorimo o svojevrsnoj ajmo reći povećavanju, omogućavanju stupnja liberalizacije upravo tih javnih ustanova pogotovo kojima su osnivači fizičke i druge pravne osobe.

Dakle tu govorimo prije svega što mora biti cilj ali otvara se mogućnost da javne ustanove koje obavljaju javnu službu sukladno posebnom zakonu a čiji je upravo osnivač kako sam rekao, druga pravna ili fizička osoba odnosno čiji su jedini osnivač druge pravne ili fizičke osobe, ostvarenu dobit upotrijebe i na druge načine sukladno ne mijenjajući propise trgovačkih društava. Dakle svojevrsna liberalizacija ali kaže se da se time ne isključuje mogućnost da te javne ustanove i nadalje ostvarenu dobit koriste za obavljanje razvoja svoje djelatnosti ako osnivač to smatra potrebnim što je prije bilo jedini način korištenja ostvarene dobiti, samo ulaganje u daljnje poslovanje i to je onaj glavni cilj da se pruža bolja javna usluga. Mi danas u javnom sektoru govorimo o primarno 6 različitih vrsta, agencije, udruge, komore, zaklade, fundacije, trgovačka društva i ustanove. Znači njima je zapravo država povjerila obavljanje određenih javnih poslova odnosno ispunjivanjem javnih interesa davanjem upravo tih javnih ovlasti. Mi koliko sam ja uspio pronaći imamo trenutno 1870 ustanova izvan proračunskih fondova u RH, tu je samo radi javnosti znači sve vam spadaju i kulturne od muzeja, glazbenih škola itd., odgojne, vrtići i sve ono što spada u odgojne ustanove, zdravstvene, socijalne itd., znači sve ono što država prepušta nekom određenu ovlast da istu, istom se i ispunjava zapravo javni interes preko toga. Ono što se ovdje mijenja dakle u Članku 1. za razliku od onoga što je bilo, zapravo utvrđuje se da se ustanova osniva za trajno obavljanje djelatnosti od javnog interesa sukladno posebnom zakonu. Dakle, ne ide se precizirajući kao što je dosad bilo jer se navodi da nije bilo dovoljno sve precizno, da nisu sve bile djelatnosti navedene. I ono što mogu reći da mi je drago da je prihvaćena sugestija kolege Batinića u Članku 4. i Članku 46. di je on zadnji puta tijekom prvog čitanja zapravo zamolio da se napravi jasna distinkcija koje su to javne ustanove i da se to ne odnosi na agencije koje naprosto moraju biti neovisne temeljem postojećih hrvatskih zakona i to je sad još ovdje pobliže ostvareno. Ono što je meni također bi skrenuo pozornost bitno da mi smo i Ustavom u Članku 117. propisali da određeni poslovi državne uprave mogu zakonom povjeriti pravnim osobama, znači nekom drugom tipa javni bilježnici itd., pa i onda Zakonom o sustavu državne uprave u Članku 2. da određeni poslovi upravo državne uprave mogu se povjeriti pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javnu ovlasti. I to je sve dobro, no moramo tu paziti da se tu pojavljuje i određeni, određeni sustavi koje bi volio da se malo preispitaju dodjele istih takvih javnih ovlasti nekim pravnim osobama u privatnom vlasništvu, dapače recimo dioničkim društvima. I da se dodjeljuje ne samo ovlast nego i monopolistički zapravo omogućuje se njima monopol. To vam je kao da imamo jednu tvrtku koja se bavi javnobilježničkim uslugama u Hrvatskoj. Znači jedna tvrtka, ne koliko imamo propisano koliko maksimalno može biti javnih bilježnika u odnosu na broj stanovnika u Hrvatskoj nego da je to jedan tvrtka koja pruža putem svojih ispostava javnobilježničke usluge. Mislim da bi to bilo svetogrđe kad bi sada rekao, doduše ako govorimo o nekim ovlastima što se tiče isto u javnom interesu tehničkog pregleda vozila, onda nije, takvu imamo situaciju. Ja ne kažem da ono ne treba biti, ne kažem da nešto loše radi, ali zašto ne bi to malo preispitali i otvorili i tu tržište i tu liberalizirali priču ako već idemo s tim ciljem da određene javne ustanove sada mogu se malo drugačije ponašati na tržištu, drugačije raspolagati sa svojom dobiti u krajnjoj liniji isplaćivati svojim vlasnicima dobit to je suština ovog zakona koji mi danas donosimo. Ako će to dovesti do većih ulaganja, do veće pozicije u tržištu, do veće konkurencije i konačno do bolje usluge i ispunjavanju cilja zašto oni imaju određenu javnu ovlast onda to mi pozdravljamo i ovim putem ćemo, im najavljujem da ćemo ju prihvatiti. Ali volio bi malo da se ovo više, više porazgovara o takvim nekim, nekoliko takvih situacija gdje neke odluke iz povijesti samo prenosimo dalje i uzimamo ih zdravo za gotovo, a ne znamo da li to radi sve u najboljem interesu i da li tu treba možda liberalizirati i taj dio priče da se taj dio djelatnosti i ispunjavanje javnog interesa što je državi izuzetno, izuzetno bitno.

Ne kažem da trebalo možda, da ne bi, ali da netko napravi određenu analizu da li bi se time otvaranjem neke tržišne konkurencije dovelo do, uz istu kvalitetu do smanjivanja određenih cijena što mislim da bi bio konačni cilj, evo treba odrediti i vidjeti.

Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenice i učenike Osnovne škole „Šime Budinića“ iz Splita. [[Pljesak.]] Oni upravo ulaze. Hvala lijepa. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu i prvi se javio poštovani zastupnik Miro Bulj. Evo ono što sam rekao u ime kluba samo mogu iskazati svoje nezadovoljstvo ovim šminkanjem Zakona o ustanovama. Ustanove su vrlo važne za naše građane, koje daju vrlo važne usluge, spominjao sam Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, spominjao sam način imenovanja ravnatelja, možete se sjetiti još jednom ću vas upozoriti na snimku koju je dao član upravnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije kod imenovanja ravnatelja gdje je uključen bio u toj kraljevini županiji, s jedne strane se suprotstavio Boban, župan aktualni i bivši župan Sanader, svaki je gurao svoga. Imali su čak za župane za svoje poštare, oni su uništili domove zdravlja zbog političkog imenovanja ravnatelja. I zbog toga kvalitetni ljudi u zdravstvu odlaze, a isti način je i kod imenovanja ravnatelja u školama. Ako nemate iskaznicu stranke koja je na vlasti u Splitsko-dalmatinskoj ili koalicijskog partnera Kerumove stranke nema šanse da taj čovjek napreduje. I to je poruka da mladi ljudi liječnici odlaze i zbog toga imamo demografski slom, imamo prazne dvije trećine Hrvatske, imamo praznu Dalmatinsku zagoru, praznu koja je perspektivna, koja se naslanja na Split. Zbog čega? Zbog političkih imenovanja ključnih ljudi i ravnatelja ustanove. I to je problem o tome treba razgovarati, a ne isključivo o nomotehničkim izmjenama.

Zbog ovoga imamo 100.000 ljudi, evo od kada je Splitsko-dalmatinska županija i Šibensko-kninska osnovane iz Dalmatinske zagore u području Zaobalja od Krke do Neretve iselilo je 100.000 ljudi, a u zdravstvu nemamo pedijatara, nemamo radiologa, kao što sam rekao radiologa žene u redovima umiru ne mogu izvršiti pregled u Zagori mojoj pregled dojke, ne mogu jel im niste omogućili jel su liječnici otišli. niste ulagali u specijalizacije tih liječnika, nema pedijatara.

To je problem. Problem je imenovanje ravnatelja koji je po političkoj i on je dužan u Splitsko-dalmatinskoj županiji, tako u svim županijama, on je dužan kasnije zapošljavat samo u administraciju svoje koalicijske partnere koje imaju stranačku iskaznicu, svoje kolege iz stranke i zbog toga su otišli mladi liječnici stručnjaci van. I zbog toga imamo onih 5% BDP-a od naših ljudi koje ste ciljano ovakvom politikom imenovanja uputili vani i sada vam kroz doznake koje uplaćuju svojim obiteljima vraćaju 5% BDP-a. Uzeli ste dostojanstvo hrvatskom narodu da najstručnije, najkvalitetnije ljude ako nemaju stranačku iskaznicu ne mogu biti ravnatelji ustanova, ne mogu, vrlo mali je primjer, vrlo malo je ljudi koji su bez stranačke iskaznice imenovani na ta mjesta u zavode, u ustanove di god se imenuje, imenuje se po političkom ključu isključivo trgovinom. Ja govorim o županijama kao o onima koje triba pod hitno ukinuti. Ja sam se kandidirao za župana naravno zbog jel ne dobijaju izbore oni koji glasaju i glasači kandidati nego oni koji broje, a znate ko broji na područjima tim koji imaju infrastrukturu to će biti i u budućim izborima u Hrvatskoj nažalost tako. Mi smo daleko od demokracije. U Hrvatskoj dobijaju izbore oni koji broje glasove i nadomiruju koliko im triba. To je jednostavno, ja to mogu obrazložiti. Znači vi jednostavno niti će ikada dati kontrolu da se kontroliraju ti procesi. I vama odgovara ovaj zakon ovdje. A što je moja Dalmatinska zagora izumrla to vas apsolutno ne brige, šta je Lika izumrla to ne brige vas. Pa dakako funkcionirajte, evo dajte mi repliku pa recite kako funkcionira županija odakle vi dolazite. Isključivo se imenuje po stranačkom ključu ravnatelje i ove nomotehničke izmjene o ustanovama su toliko nebitne. Pa čak ravnatelje koje imenujete u školama koji nemaju veze sa prosvjetom, bili su neki pravnici pa su kasnije otišli na sveučilišta van Hrvatske, riješili su bibliotekare, pa im čak župan daje za nagradu da imaju svoje portale da šta veći pritisak stvaraju i hvala im za to, uglavnom ti mene napadaju, hvala im i postaju ravnatelji škola. I ne bi vi dali te županije za ništa. Jel sva decentralizirana sredstva koja bi trebala biti u interesu ove djece, ovih gore učitelja oni odlaze apsolutno za vašu administraciju.

Zato što su ljudi iselili.

Zato što ste iselili te ljude zbog imenovanja isključivo političkim načinom ravnatelja i čelnih ljudi. Ustanove su tako organizirane da osnivač ima tolike ovlasti. I naravno ona snimka u koji dr. Ivan … govori potvrđuje sve da u domovima zdravlja, u školama, bilo gdje ne može se zaposliti portir bez znanja premijera. Tu je bio poštar od gospodina sada tajnika političko Sanadera Ante jel to ti je borba, to su kraljevine, to su feudi, županije su feudi, to su borbe lobija za prevlast. A to šta će biti sa školskom djecom, šta će biti sa učiteljima, šta će biti s nastavnicima, dal će odseliti najstručniji i najkvalitetniji liječnici? Da. Problem je šta nemamo zdravstvene usluge, problem je šta imamo sve prazne škole jel ljudi odlaze zbog načina imenovanja i to najkvalitetniji ljudi koji su dodatne vrijednosti mogli stvarati. Jel ne mogu u hrvatskim ustanovama se zaposliti bez iskaznice stranačke. To je ključni problem. Razumljivo je da na politička mista dođu političari, ljudi iz stranaka koji su osvojili vlast, ali na svaku funkciju trebaju biti u domovima zdravlja u tim ustanovama koje su bitne, u školama, u obrazovnim institucijama moraju biti ljudi koji su najstručniji i tribamo pronaći način da tu dođu najstručniji ljudi jel nećemo spasiti ovu Hrvatsku, iselit ćemo Hrvatsku. 130.000 radnih dozvola je premijer potpisao, Vlada je potpisala za strane osobe dok naši iseljavaju. Ispraznit ćemo Hrvatsku, Hrvatska je bez naroda. Šta će nam država bez ljudi? Ali isključivo zbog ovoga imenovanja i načina jel ne može bez stranačke iskaznice, vi to znate, evo mi mene demantirajte, ja ću vam donit popis svih u Splitsko-dalmatinskoj županiji u ustanovama, institucijama vidit ćete da svi moraju imati iskaznicu HDZ-a, vjerojatno gdje je SDP, SDP-a, vjerojatno gdje je IDS, IDS-a nije uopće bitno, ovdje uopće nije bitno … nego je bitno da bez stranačke iskaznice, bez obzira na stručnost i kvalitetu ljudi odlaze. Ja bi vas još jednom kolegice i kolege zamolio da je ovo vrlo bitna tema. Znam da vam se žuri, da bi išli kući petak je, vikend je, svi želite malo produženi vikend. Netko ima možda svinjokolju, neko ima svojih, ali mi kao saborski zastupnici koje je narod poslao ovdje moramo razmišljati o ustanovama. Pa šta se događa na razinama dječjih vrtića evo samo u mom Sinju oko imenovanja ravnatelja.

Ali zašto? Jel politika ima prevelik utjecaj. Ja znam da političke funkcije, nemoguće da političke narod koga izabere da mora imati na ključnim mistima. Kolega Bulj, dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije je vjerojatno jedan od najgorih domova zdravlja zato što je samo rukovodstvo koje je postavljeno od HDZ-a nije shvaćalo problem zdravstvene zaštite u Dalmaciji, dok recimo evo u Međimurskoj županiji imamo također dom zdravlja koji funkcionara dobro i svi su zadovoljni što očito govori da nije problem u ljudima koji rade, nije problem u samom domu zdravlja nego je problem u ljudima koji su postavljeni, a znamo da u Splitsko-dalmatinskoj županiji HDZ postavio ravnatelja i borio se nogama i rukama da taj ravnatelj ostane iako niko nije bio zadovoljan s njime niti djelatnici, a niti građani. Još jedan problem koji se sada javlja u dalmatinskoj županiji je ova famozna Bolnica u Zagvozdu gdje ljudi trebaju ići na specijalističke preglede pa recimo moji iz Makarske kada trebaju otići u Zagvozd imaju autobus koji se vraća negdje u šest i po navečer, dakle morali bi prespavati u Zagvozdu da bi dobili zdravstvenu zaštitu.

Ja sam čak na tematskoj sjednici tražio da bude turistička ambulanta, jednoglasno je prihvaćeno, ali ništa nije poduzeto poglavito u turističko vrijeme. Znači izglasano je jednoglasno skupština i to njih nije briga, nema turističke ambulante u sezoni. Pa stani, ljudi koji vade krv ili ostale potrebe imaju za uslugama tim zdravstvenim moraju u Kaštela u laboratorij slati na pregled. Iz Hvara u Split kada puše jugo, kada ne idu brodovi šta će?

Dotakli smo se mnogih tema, ali u svim raspravama je više-manje jedinstven stav da ima mnogo stvari koje u sustavu i ustanovama i u sustavu javne uprave u RH treba mijenjati i mnoge nelogičnosti koje nažalost još dan danas nismo ispravili. Danas se malo u raspravi i kroz smijeh i ja bih rekao nevjericu dotaklo i ove teme birača odnosno glasovanja mrtvih i možda bi kako bi rekao to bilo i zanimljivo i nasmijali bi se svi skupa kada bi u Hrvatskoj postojala elementarna sigurnost i uvjerenje da su izbori pošteni. A zašto to uvjerenje ne postoji? Zbog toga što vladajuća stranka, vlast ne želi dati mogućnost kontrole na predsjedničkim izborima. Opravdano se ovdje bojimo, ne zbog toga što neko ima ovog kandidata ili onoga pa sada ajde pomoći će se, HDZ će pomoći preko biračkih odbora predsjednici RH, ona će biti u prednosti u odnosu na druge. Bojimo se za demokratski sustav i za ono što bi trebalo biti najvrjednije u zemlji, a to je da glas birača bude presudan, ne krađa na izborima nego glas birača. Zašto HDZ ne želi dati kontrolu nad biračkim procesom?

I upravo zadnji puta su neki na to upozoravali prije pet godina, razlika je bila jako mala, sve se čini da će i na ovim izborima biti razlika u drugom krugu mala, a i u prvom vrlo vjerojatno. I kandidati i ljudi koji sudjeluju u procesu su opravdano sumnjali u to da će biti poštena izborna utakmica i mnogi sada i neovisni analitičari govore da se HDZ sprema na krađu. Na krađu izbora, na način da ne dopuštaju nadzor i višestranačke biračke odbore po RH. I lakonski jučer kaže kolega Bačić da SDP traži izgovor za izborni poraz Zorana Milanovića. Pa ukoliko nemate šta skrivati kolege iz HDZ-a dajte da budu višestranački birački odbori pa nitko neće imati nikakav izgovor za bilo šta. Ali ne, predsjednica je svjesna da će njoj trebati ta vrsta podrške već u prvom krugu jer opasno joj puše za vrat Miroslav Škoro a u drugom krugu kad bude de facto svaki glas bitan, apsolutno će joj trebati ta vrsta podrške. I sa te strane ne smijemo kao građani RH i svi vi koji nas danas gledate, ne smijemo dopustiti krađu koju spremaju na predsjedničkim izborima. Jer nema nikakve, nikakvog drugog razloga da se ne dopusti višestranačke biračke odbore, oni žele samo kontrolu HDZ-a nad time. I jasno je svima i jasno je ovdje i potpredsjedniku Reineru i svima o čemu se tu radi. I jasno je da to jednostavno ne smijemo dozvoliti svima da se uključe, svima da jednostavno izađu i ne dopuste da gđa predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otme drugi mandat. Sa te strane kada govorimo i o ustanovama, o njihovom djelokrugu jasno je da treba i veća kontrola u tom segmentu. Govorio sam o tome kako u gradu Zagrebu prijatelj gđe. Grabar Kitarović, gradonačelnik Milan Bandić koji se vidim danas hvali da je advent njegovo dijete, čedo i da je on ponosan na njega. Ne znam na šta možete biti ponosni kada je to najkorumpiraniji advent koji postoji u EU gdje ljudi iznajme kućicu po 3, 4 tisuće kuna od grada i preprodaju je za 50 do 100 tisuća kuna nekome tko će tamo prodavati kobasice ili bilo šta drugo. Znači g. gradonačelnik se čak i hvali sa time kako je uspio korumpirati cijeli zagrebački advent i postaviti jedan model koji ne postoji nigdje u Europi i on kao prijatelj i najbliži suradnik gđe. Grabar-Kitarović nama govori o transparentnosti. Ali ne samo to, nego pokazuje svojim primjerom kako u ustanovama ne treba raditi. Znači smijenio je uspješnog ravnatelja bolnice g. dr. Nogala koji je vodio jednu od značajnijih bolnica dječjih u RH na Srebrnjaku, koji je tu ustanovu digao na jedan zavidan nivo, koji je toj ustanovi osigurao europski projekt vrijedan 60 milijuna eura. I to bi bio jedini takav referentni centar za djecu u EU. Takav čovjek je morao otići pod pritiskom g. gradonačelnika Bandića, prijatelja od naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, morao je otići sa svoga mjesta zbog toga što nije mogao više trpjeti pritisak, odnosno imao je ogroman pritisak da taj projekt i određene stvari vezane uz taj projekt interesne skupine koje su očito bacile oko na to dođu do određenih interesa i ja bih rekao poslova koje ovako ne bi mogle doći. I kada govorimo o ustanovama treba još jednu stvar reći. Meni je državni tajnik rekao da g. dr. Nogalo ima pravo sudske zaštite i žaliti se na sudu i ostvariti svoja prava. Nažalost povjerenje u pravosuđe u Hrvatskoj je na najnižim mogućim razinama. Pa mi vidimo da i Državno izborno povjerenstvo nije neovisno od kandidata koji su u izbornom procesu. Pa gđa. Kolinda Grabar-Kitarović je imenovala g. Sessu, gđa. Kitarović je de facto na čelu pravosudne, odnosno čovjeka je postavila koji je na čelu pravosudne vlasti u RH a ljudi su užasno nezadovoljni i pravosudni sustav u RH dobiva najniže moguće ocjene za posao koji obavlja. I sa te strane apsolutno sam siguran da ukoliko želimo mijenjati stvari u Ministarstvu uprave, u ustanovama, ukoliko želimo mijenjati stvari u pravosuđu, ukoliko želimo mijenjati stvari da nemamo korupciju u gradu Zagrebu, da nemamo korumpirani advent u gradu Zagrebu, ukoliko želimo mijenjati stvari u RH da se ne napravi nepravda povijesnih razmjera prema nenastavnom osoblju u školama kao što je napravljena i ljudi se opravdano bune i nezadovoljni su i prema nekim čelnicima sindikata ali neću sada ulaziti u njihove razmirice, bitno je da tim ljudima koji tamo kuhaju i rade za našu djecu ili i održavaju škole za našu djecu budemo pošteni i da im se vrati dio ponosa, ne može se na njih zaboraviti. Ukoliko sve to želimo mijenjati u RH onda moramo simbole tih nepravdi mijenjati na izborima. A jedan od najvećih simbola nepravdi u Hrvatskoj je po meni predsjednica Grabar-Kitarović koja samim društvom koje bira od g. Mamića, Bandića itd., bira upravo one točke koje ljudi vide kao najproblematičnije vezano uz transparentnost i vezano uz ponašanje i društvenu svijest i društvene okolnosti koje se dešavaju kod nas. Znači, sa te strane uvjeren sam da ni ovaj, i ovaj pokušaj krađe preko ne kontrole izbora na predsjedničkim izborima na kraju neće uroditi plodom i da ćemo konačno Hrvatsku početi mijenjati na bolje i činiti je normalnom zemljom. Kolega Maras, povjerenje u institucije je najvažnije povjerenje koje građani trebaju imati ali očito da na ovim predsjedničkim izborima tog povjerenja neće biti jer gledajući prošle predsjedničke izbore u drugom krugu je bilo preko 60.000 nevažećih listića i možemo reći da su ti nevažeći listići odlučili i o pobjedniku tih izbora. Tražili smo da birački odbori budu višestranački očito HDZ se boji gubitka izbora pa onda to ne želi napraviti jer bez obzira tu je državni tajnik, da birački odbori koje će imenovati državna uprava odnosno županije neće biti ne stranački jer bit će de facto stranački jer će unutra biti većina ljudi koji su na ovaj i na onaj način vezani za HDZ. HDZ će pokušati ukrasti ove izbore, ali ono što pozivam sve građane da izađu na izbore i da ne daju da HDZ ukrade i predsjedničke izbore. Kolega Mrsić ne samo da ne daju nadzor nad izborima, nego čak i logičan zahtjev da se prilikom podizanja listića osoba potpiše vlastoručno su odbili. Zašto? Pa zato što je puno lakše nekom ukrasti listić i glas ukoliko samo zaokruži nekoga i onda ubaci listić, nego još da mora potpisati. Znači, prijedlog koji je vrlo razuman i jednostavan za objasniti, aplikativan i koji bi osigurao veću, veće povjerenje građana da ništa nije sumnjivo su odbili iz HDZ-a. I zato naravno vrlo je bitno da svi građani budu svjesni toga da je predsjednica pobijedila za prst zadnji put, a sada je u puno težoj situaciji nego što je bila tada i sad će pokušati na taj način kompenzirati svoje nedostatke.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, da povjerenje u institucije je jako važno, ali upravo vi šireći ovakve maliciozne optužbe stvarate populistički nepovjerenje građana u institucije, a kao saborski zastupnik trebali biste upravo činit suprotno. Vi ste jako dobro svjesni kako zakon glasi i da su birački odbori nestranački, ne određuje ih HDZ, niti ih određuje državna uprava, niti županije. Određuje ih DIP odnosno druga izborna povjerenstva po vertikali. HDZ nema straha od izbora, niti od rezultata izbora. Ima dovoljno svojih volontera koji će biti promatrači i promatrati da li se i kako se izbori provode, a vi u SDP-u očito nemate dovoljno ljudi koji žele biti vaši promatrači. Isto tako svaki kandidat može imati svoje promatrače, a isto tako i druge nezavisne organizacije. Pa nevjerojatno je da predstavnica stranke koja skoro 30 godina Hrvatske vlast drži 20 godina optužuje neke druge za to što građani ne vjeruju institucijama. Pa nisam ja srušio povjerenje u pravosuđe gospođo Jelkovac, nego reforma pravosuđa a la Šeks '90.-tih godina kad su potjerani svi suci ili umirovljeni, a dovedeni neki drugi. Pa nisam ja i ne rušim ja povjerenje gospođo Jelkovac kada premijer Plenković ne dostavlja dokumentaciju Povjerenstvu za sukob interesa jer ne želi da se o njemu tamo raspravlja, ne poštuje zakon, krši zakon i šalje poruku građanima da je sve dopušteno, pa on ruši povjerenje u sustav i u institucije ove države.

Kolega Maras, svatko bira društvo u kojem se dobro osjeća. Prema tome ne treba ništa čuditi da naša predsjednica je odabrala društvo gospodina gradonačelnika Grada Zagreba jer je to društvo u kojem se dobro osjeća i u kojem nekako ima sugovornika koji očito razmišljaju odnosno razmišljaju i žive na iste ili slične načine. Oko Adventa smo govorili jako puno, ali da se vratimo na on što cijelo vrijeme govorimo, govorimo vezano uz predsjedničke izbore. Dakle, ne vidimo nikakav razlog da ova izmjena zakona ne bude jer to nema razloga da bilo kom smeta, čak štoviše u toj jednoj horizontalnoj usklađenosti svih zakona ako su isti birački odbori na svim izborima nema razloga da budu i na ovima. I ako su kolege iz HDZ-a tako sigurne da imaju tako dobru kandidatkinju ja ne vidim uopće razloga da pokažu, pa ne, svejedno je kakvi su birački odbori, mi imamo [[Upadica: Hvala.]] odličnu kandidatkinju, ali očito ima problem. Pa jasno je kao dan o čemu se tu radi. Zadnji puta, a to ne govorim ja nego ugledni analitičar Krešimir Macan koji govori da ima osjećaj da su izbori ukradeni. I to govori javno kroz medije, ako tada kada je predsjednica Grabar Kitarović predstavljena kao mlada nada izvrsnog CV-a koja je došla izvana da pomogne Hrvatskoj i koja je tada jedva pobijedila na izborima za desetak ili nešto više tisuća glasova kako će sada nakon što je okružena najvećim, ja bih rekao, pod sumnjom korumpiranim ljudima poput gradonačelnika Bandića ili prijatelja Zdravka Mamića koji je organizirao rođendane i kada ljudi su upoznati sa tim društvom koje je ona izabrala kako će sada doći do 50% a napravila u zadnjih 5 godina nije apsolutno ništa. Sad smo završili sa replikama koje nisu uopće imale veze naravno sa temom ali to je tako uobičajeno. Izvolite kolega Maras.

Ukoliko mislite da je povrijeđen Poslovnik dajte opomene ali nemojte vi sad komentirati šta je tko smio ovdje reći. Nemate pravo govoriti izvan teme i vi to znate, vi ste zlorabili,

Dobro, a zbog čega? Temeljem članka 241. stavak 1. izričem vam mjeru udaljenja sa sjednice. Čekaj zašto to radite? Što želite incident? Ja vas zbilja ne razumijem, zbog čega to radite? Zato jer konstantno kršite Poslovnik. Upozorio sam vas nekoliko puta vi i dalje govorite, pokušavate samnom se sporiti itd., znate da kršite Poslovnik, vrlo dobro znate da kršite Poslovnik. Vi kad sjednete na tu stolicu kao da nešto uđe u vas, evo, to ja stvarno ne mogu razumjeti, kao da je ukleta stolica.

Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Stjepana Čuraja. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Želio bih iskoristiti ovu priliku samo kratko, još jednom ponoviti zapravo da mi ovdje omogućavamo svojevrsnu liberalizaciju javnih ustanova da raspolažu sa svojim prihodima odnosno u svrhu stjecanja dobiti i isplate iste sa nadam se ciljem što boljih usluga i onoga svega za što im je povjereni javni interes. Mi u javnom sektoru imamo danas i to želim samo napomenuti ovdje i iskoristiti priliku što su predstavnici Ministarstva uprave tu, agencije, ustanove, udruge, komore, različite zaklade, trgovačka društva dakle plus sav državni aparat. Ono što ja već nekoliko puta predlažem, ističem, nadam se da se nešto i radi na tome je jedan dio koji nam je možda rak rana svih tih i što imaju zajedničko a to je sustav primanja upravo u tu državnu službu. Naime, prijedlog je da se to napravi na jedan najmogući transparentniji i efikasniji način, da to provodi neovisno, vanjsko tijelo poput Agencije za vrednovanje obrazovanja po uzoru na ustanove EU, odnosno Europske komisije i da postoji tzv. EPSA ustanova koja provodi testiranja, rangira polaznike i na temelju tih rezultata oni imaju pravo prijave na otvorene natječaje. Tko je prvi imati će uvijek prvenstvo. Što će nam to donijeti? Pa jednom za svagda bi time otklonili sumnju kod prijema u bilo koji oblik državne službe barem u onom što država ima ingerenciju, javnog sektora da nema, da se otklone bilo kakve sumnje, nepotizma, prijateljstva, stranačke podobnosti, pripadnosti, svega toga. Jednostavno ljudi se prijave za određeni sektor, odrade svoja testiranja, jedinstvena rang lista, kada se pojavi potreba za poslom, natječajem, oni se prijave, koristi se to rangiranje i pozove se prvih 5, 10, 15 sa te liste. Svejedno tko su i što su. Treba krenuti, bilo bi ideja da se prvo krene od ministarstva pa da se to ide dalje, da počnemo jednom uvoditi reda u onaj osnovni dio problema javne uprave a to je kod prijema a onda u drugom koraku da govorimo o vrednovanju rada unutar tih uprava. To su dvije ključne teze, to su dva ključna smjera kojima mi moramo ići u reformu javne uprave. I da vratimo natrag povjerenje građana u institucije na kojima su na čelu političari odnosno politika. I to ne mislim kao loša stvar jer danas reći da je nečem na čelu politika je odmah sinonim za nešto loše što de facto ne bi smjelo biti ali povijest nas uči da to tako i je i sa punim pravom ljudi to i misle. Idemo početi ispravljati takve stvari na onome što se vidi da zbilja najkvalitetniji, najsposobniji, najbolji prolaze i bivaju primljeni u državnu službu. Ja samo žalim što smo mi danas još uvijek u situaciji da je najpoželjniji poslodavac država. To nam govori o stanju gospodarstva u kojem jesmo, to ne smije tako biti. Gospodarstvo, realni sektor, kako god ga hoćete nazvati bi trebao biti poželjniji za one koji su uspješniji jer može nuditi veća primanja a to nažalost još kod nas ne dolazi. Ali kad već je tako onda je potreba više da osiguramo da tu dolaze najkvalitetniji i da omogućimo taj efikasni servis građanima a ne da uvijek imamo ono od 10 zaposlenih njih 4 koji znaju i nešto rade i njih 3 koji onako ajde reći mogu dobiti neke prolazne ocjene a 3 koji baš ono su tamo eto ne možeš ih istjerati van ni puškom. I onda ta 3 i ova 4 daju tako negativnu sliku a ima ljudi koji znaju, hoće i mogu raditi samo su onda ispadaju budale jer dobivaju svi istu plaću, al to je onaj drugi dio vrednovanja. Zato kažem iskoristio sam još jednom ovu priliku, vrlo je jednostavno, maknimo to, dajemo neovisnoj agenciji koja provodi državnu maturu po istim principima kako se provodi državna matura, tajnosti, svega ostaloga i jedinstvena rang lista, neka vrijedi taj test godinu dana i u tih godinu dana samo nek se s te liste jedinstvene ljudi prijavljuju i formiraju kako tko se prijavi i onda nema više nikakvih potreba za bilo kakvim poznanstvima vezama ne znam čemu, tko šta kako gdje, jer onda se zna da prvo na interviu može doći onaj koji je zadovoljio i koji ima najbolje rezultate ili prvih 10 ili kolko već se prijavi.

Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Čuraj, dakle i zbog uvaženih kolega iz oporbe koji su od samog početka kada je državni tajnik govorio o konačnom prijedlogu ovoga zakona tek ste se vi sada zapravo vratili na temu, a treba reći glede izmjene i dopune ovoga zakona u drugom čitanju tri po meni vrlo bitne stvari. Prvo, mi smo se i normativnim programom reformi, nacionalnim programom reformi zapravo to smo i obećali i to radimo sada do samoga kraja, dakle to ništa nije novo niti nepoznato to smo govorili u prvom čitanju. Drugo, ovim izmjenama i dopunama zakona se zapravo uređuju pitanja i osnivanja i zakonitosti i ovlasti upravnih vijeća, dakle ono što je bitno i treća stvar, vrlo bitna stvar je sada kada osnivači kao fizičke osobe zbog liberalizacije tržišta svoju dobit ne moraju reinvestirati već je mogu koristi na način koji to njima na tržištu Hvala lijepa.